Takže si myslím, že je to dosti licoměrné.

Nebyl v tom jiný zájem? A říkat dnes, že si to analytici přáli, no nevím, jestli si to zrovna analytici přáli. Ale když to říká pan kolega Kalousek, nevím. Děkuji panu zpravodaji. Pak další tři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Kalousek. Po něm pan poslanec Štětina, po něm pan poslanec Stanjura. Děkuji.

Protože to, že tyto složky budou pod politickou kontrolou, je jednou ze základních podmínek naší svobody, byť se hloupí gynekologové hloupě smějí. To za prvé. Za druhé.

Návrh jsem předložil roku 2012 a jsem prostě přesvědčen, že to je správně, protože politická kontrola nad tímto útvarem má být. Jedenáct let za něj byla odpovědná sociální demokracie a jedenáct let ho nikdo nepotřeboval kontrolovat, protože tento útvar objektivně nic nedělal a dělali tam jenom nekompetentní, hloupí a líní vysloužilci ze sociální demokracie, se kterými sociální demokracie už neuměla udělat nic jiného, než že je Slávek Sobotka šoupl do Finančního analytického útvaru. Proto tento útvar nebyl vůbec nebezpečný a nebylo ho potřeba kontrolovat.

Další s faktickou poznámkou pan poslanec Štětina. Po něm pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Ondráček. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, nevím, jestli bych tu neměl uronit slzu, že se tu objevuje geniální nápad, jak reformovat Finanční analytický útvar.

To mi skutečně nepřísluší. Ale ptám se, jak je možné, že jsme se tím nezabývali v roce 2010, když jsem ještě byl koaličním partnerem.

Já se domnívám, že když vláda slíbila, že připraví novelizaci tohoto zákona, nechť to udělá. Ne že není potřeba.

Děkuji panu poslanci Štětinovi. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Po něm pan poslanec Ondráček, po něm pan poslanec Kalousek, po něm paní poslankyně Černochová a po ní pan poslanec Gabal. Je to trochu zmatená debata, když prý opoziční poslanec tady hájí vládu. Ale proč ne.

Tam to prostě je. Bohužel.

Vás možná ano.

To mě fakt nepřekvapuje.

My jsme neudělali nic složitého. Vláda to ve svém programu neměla.

Dneska máme opoziční okénko. Je tady asi tak devět návrhů zákonů.